Je tedy vyjádřením Sněmovny.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Děkuji za pozornost. S přednostním právem vystoupí pan předseda Farský.

To usnesení tedy zní: Poslanecká sněmovna a tak dále žádá vládu, aby do 30. září 2020 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu projektových příprav a termínu zahájení rozhodujících opatření k plnění koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky.

Tímto způsobem lze dosáhnout změny stávajícího trendu v přístupu k realizaci, ale i vnímání problematiky sucha a nedostatku vody, protože v období vodního blahobytu, ve kterém zatím žijeme, se navrhovaná opatření jen stěží připravují, natož realizují. Harmonogram postupu projektových příprav a termínu zahájení rozhodujících opatření by měl být projednán v obou komorách Parlamentu České republiky, aby nepřesahoval přes délku volebního období. Tím ten návrh usnesení je tedy zcela v souladu s vládním materiálem, který toto dává jako doporučení dalšího postupu v naplňování koncepce.

A pro nás je to nezbytné, protože pak ta diskuse o tom, co se dělá, co se nedělá, co by se dělat mělo, je samozřejmě daleko efektivnější, fundovanější a ve finále i smysluplná. Děkuji. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem moc ráda, že se konečně tento bod dostal na plénum Poslanecké sněmovny.

Já bych chtěla velmi ocenit, že byla zřízena uhelná komise, jejímž cílem je navrhnout, jakým způsobem se má realizovat v České republice odklon od spalování fosilních paliv, to myslím, že je velmi důležité, protože to je vlastně úplně nejdůležitější, co můžeme udělat pro ochranu klimatu v České republice.

Myslím, že to je naprosto legitimní, že mladí lidé se zajímají o svoji budoucnost a ptají se vlády, co pro to dělá, a chtějí, aby jim skládala účty, protože jde opravdu o ně.

Další, co bych ještě chtěla zmínit, že jedna věc je ochrana klimatu a druhá věc je přijímání adaptačních opatření. My dneska tady řešíme problematiku vody a opatření na ochranu vody, a boj proti suchu je jedním z témat, která patří právě do adaptace na postupující změny klimatu. Dovolte, abych vám představila návrh usnesení, který potom v podrobné rozpravě navrhnu k hlasování.

To je za mě všechno. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji.

Nejdříve mi dovolte poděkovat Ministerstvu životního prostředí za to, co dělalo a dělá, v Sobotkově i nynější vládě v oblasti reakcí na změnu klimatu. Musím k tomu ale dodat, že toto téma začala intenzivněji řešit už sociálně demokratická vláda Vladimíra Špidly. Po přestávce za vlády pravice pak na pokyn Bohuslava Sobotky byl zřízen odbor udržitelného rozvoje přímo na Úřadu vlády. Ten je nyní mimochodem na Ministerstvu životního prostředí.